Místo toho, abyste řešili krizi, která přišla a já neříkám, že ta krize tady není... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o ztišení, aby paní předsedkyně mohla přednést svůj návrh. Jak tento rok sebrat zdravotním pojišťovnám 14 miliard, aby se jim zase příští rok vrátily, a podobně jak seškrtat mandatorní výdaje, protože už ministr financí dobře věděl, že bude připravovat novelu rozpočtu, kam je zase bude muset vrátit.

V podání této vlády je šetření mediálním pojmem, jakýmsi zlatým grálem, který je neustále připomínaný, ale který nikdo nikdy neviděl.

Dnes daňové příjmy rostou v důsledku zcela extrémních čísel inflace, ale taktéž díky ekonomickému růstu.

To nemluvím o rostoucích dividendách, zejména polostátního podniku ČEZ. Navíc my jsme snižovali daňovou zátěž.

Omlouvám se, paní předsedkyně.

Schodek je 375 miliard.

Takže to je celá pravda, to je celá pravda.

Děkuji vám. Také děkuji. Navrhujete tedy nový bod, paní předsedkyně, s nějakým zařazením? Omlouvám se, paní místopředsedkyně. Ano, jako bod číslo 1 dnešního jednání. Také děkuji.

Nyní mám zde přihlášeného s přednostním právem pana předsedu Radima Fialu, připraví se paní poslankyně Klára Dostálová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Chci se jenom pozastavit na tím, že jsme tady slyšeli před rokem za vlády Andreje Babiše od tehdejší opozice, jak je vláda Andreje Babiše rozpočtově nezodpovědná, jak sestavují proinflační rozpočty. Já říkám, že to v té době samozřejmě byla pravda. Nicméně rok se s rokem sešel, máme tady jinou vládu, máme tady vládu, která tvrdila, že bude rozpočtově zodpovědná, že rozpočet pro ni bude to nejdůležitější, že tak špatně hospodařit jako vláda Andreje Babiše nebude a ejhle, jsem přesvědčen, že je to ještě daleko horší, protože deficit státního rozpočtu má úplně stejný, jako navrhovala vláda Andreje Babiše, ale má vyšší příjmy minimálně o 120 miliard.